Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, jestliže minule jsem byl stručný, teď budu ještě stručnější.

Je to... téměř všechno jsou to legislativně technické zásahy.

Děkuji za uvedení návrhu a nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Helena Válková. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, naprosto potvrzuji úplně do písmenka vše, co zde řekl pan ministr.

Čili ani jeden z nich není životaschopný bez těch dalších dvou.

Tak já také děkuji.

Nyní tedy otevírám rozpravu, do které nemám žádné přihlášky. Nevypadá to, že by se mi někdo hlásil z místa, takže rozpravu končím. Asi není.

Už jsem rozpravu ukončil.

Tím byla znovu otevřena rozprava. Ptám se tedy, jestli se do rozpravy někdo hlásí. Děkuji. Tak prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo.

Já si znamenám návrh na zamítnutí, budu ho považovat za zdůvodněný, a ptám se tedy, jestli se ještě někdo další hlásí do rozpravy. Nevypadá to, tedy rozpravu končím.

Kdo je proti zamítnutí? V hlasování číslo 138 bylo přihlášeno 152 poslanců, pro bylo 52, proti 65.

V tom případě se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu.